Žádost o odhlášení. Takže prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy prosím, pane zpravodaji, o návrh procedury. Než prohlasujeme proceduru, tak bych vyřešil ještě samotné hlasování o té změně. Ale když už to můžeme udělat, tak bych byl rád, abychom to udělali. To znamená, jak máte přehled všech pozměňovacích návrhů, tak jeden z posledních jsou legislativní návrhy číslo 1 až 27.

Tomu rozumím. K této věci kolega Kalousek, prosím. Nechci se přít, ale pokud to pan zpravodaj dá do procedury a my tu proceduru schválíme, tak říkáme, že můžeme. Takže děkuji za vyjasnění. Pokud je tady tak široké porozumění, rozhodně mu nebudu bránit a připomenu to, co jsem řekl teď, připomenu, až budu hovořit k legislativně technickým úpravám. Takže jaká by měla být procedura našeho postupu? Za prvé tady máme návrhy rozpočtového výboru pod čísly A1 až A7, které bychom mohli hlasovat prvním rozhodovacím krokem. Pro vás, který jste třeba nebyli zcela koncentrováni, zdůrazním, že návrh B1 je návrh poslance Votavy, v závorce Šincla, proti původnímu návrhu kolegy Šincla, který nese ještě historické očíslování A8.

A8.

Ten je hlasovatelný pouze tehdy, když přijmeme B1 nebo aspoň B8. Bez toho ztrácí smysl, je nehlasovatelný. Není to úplně jednoduchá procedura a je to docela zásadní změna zákona. Takže opravdu prosím, sledujme pana zpravodaje.

No a pak by ve finále přišly legislativně technické návrhy 1 až 27 s tím, že bychom změnili očíslovaný 27 na dikci, kterou jsem uvedl, tedy že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Toť vše. To je návrh procedury. K proceduře pan předseda Stanjura.

Nemůže to být naopak. Já se kloním k tomuto názoru také. Takže pokud by pan zpravodaj souhlasil s tím, že bychom nejprve hlasovali o legislativně technických a poté bychom navázali procedurou, kterou jste navrhl, tak by to asi bylo čistější. Ano, děkuji. To znamená, já bych pro jistotu nechal hlasovat o proceduře s tím, že návrh pana zpravodaje byl modifikován tak, že jako první budeme hlasovat legislativně technické a potom budeme pokračovat podle jednotlivých bodů. Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, uvádějte jednotlivé pozměňovací návrhy. Jak jsme právě rozhodli, tak začneme legislativně technickými pod čísly 1 až 27.